Zdravotnictví skutečně byla pro mě priorita a já jsem se setkával s lidmi, kteří mají zásadní zdravotní problémy v rodinách.

Tělo postupně začalo vypovídat službu.

Až do jejích padesáti let sami jako důchodci se o ni starali, nosili ji, pomáhali se vším, co bylo potřeba.

Omyl.

Křeč pominula, přátelé začali vozit Martině konopí pravidelně. Bylo to něco, co konečně fungovalo na rozdíl od syntetických léků.

Její otec už obeslal, obvolal, obchodil přes 20 institucí včetně vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu, policajtů. Nestalo se nic. Tak jsem se rozhodl, napíšu dopis ministru zdravotnictví, poradím se s doktory, přijdu s návrhem, jak těmhle lidem pomoct.

No a co se dělo dál? Já jsem říkal: to není možné, přece těm lidem musíme pomoci.

Také jsme se dohodli na tom, že pacienti, kteří potřebují měsíčně do 30 gramů, nebudou potřebovat pro jeho odběr v lékárně potvrzení revizního lékaře.

Díky této naší změně se vše změnilo.

Takže se stalo. Trochu se to protáhlo, protože někde vznikly nějaké problémy, jejichž původ ale podrobně neznám.

Přidal fotku.

Pan Majzlík asi nepatří k lidem, které by něco dokázalo zastavit, když se jedná o zdraví a život jeho blízkých, a tak si to ověřil pokusem.